Co je potřeba zmínit obzvláště, nejsou do tohoto návrhu zákona rovněž zařazeny dekrety prezidenta republiky, obecně známé jako Benešovy dekrety, včetně ústavních dekretů a právní předpisy je měnící nebo provádějící, a to vzhledem k možným politickým a mezinárodněprávním dopadům.

Zatímco starší právní předpisy jsou jinými právními předpisy výslovně rušeny, v případě mezinárodních smluv nedochází a nikdy nedocházelo k výslovnému rušení aktů, kterými byly mezinárodní smlouvy původně vyhlášeny. Namísto toho jsou vydávána nová sdělení v závorce respektive dříve vyhlášky nebo vládní vyhlášky kterými byly publikovány skutečnosti, na jejichž základě například mezinárodní smlouva pozbyla mezinárodní právní platnost. Rušení vyhlášek a sdělení Ministerstva zahraničních věcí by patrně vyvolalo právní nejistotu ohledně dat, k nimž mezinárodní smlouvy, které již pozbyly platnosti, skutečně pozbyly. Rovněž z judikatury Ústavního soudu vyplývá, že mezinárodní právní platnost a vnitrostátní účinnost mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu, nemusí být totožná. Závěrem lze tedy shrnout, že z hlediska reálné praxe je existence těchto právních předpisů zcela nadbytečná, nicméně jedním z hlavních problémů je právě skutečnost, že nelze často přesně říci, které právní předpisy jsou stále platné a které nikoliv.

Navrhovaná opatření jsou v souladu rovněž i s mezinárodními smlouvami, jimiž Česká republika je vázána, a to včetně mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách. My jsme na ústavněprávním výboru samozřejmě diskutovali i otázku ohledně právních předpisů týkajících se Slovenské republiky, respektive federace, kdy po vzájemné diskusi na ústavněprávním výboru tyto úpravy byly zahrnuty, respektive předpokládám, že jsou zahrnuty v pozměňovacím návrhu kolegy Cogana, který jsem si měl možnost samozřejmě již nastudovat. Tedy se můžu vyjádřit za náš klub, že my rovněž budeme podporovat i tento pozměňovací návrh, který bude předložen, respektive byl nahrán do systému kolegou Coganem. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Vážený pane předsedající, páni ministři, kolegyně, kolegové, i já za klub SPD mohu konstatovat, že zákony by měly být skutečně pro občany dostupné v co nejjednodušší a přehledné formě.

Děkuji, paní poslankyně. Ano, zpravodaj. Prosím, pane poslanče.

Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Není zájem o závěrečná slova. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musejí být vždy odůvodněny.

Děkuji, pane poslanče. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy k tomuto tisku? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Tím jsme se vypořádali s tímto tiskem a končím druhé čtení tohoto návrhu.